Pan předseda Chvojka, zatím poslední přihlášený. Prosím.

První poznámka. Jak jsem říkal dopoledne v rámci projednávání programu, my jako klub ČSSD samozřejmě podporujeme zmrazení platů představitelů státní moci. Měli jsme jiný recept, podle našeho pohledu recept o něco lepší.

A druhá poznámka.

Já se také pokusím vystoupit naposledy, každopádně jen velmi stručná reakce na kolegu Kalouska. To si skutečně nemyslím, že je běžná domácnost v České republice.

V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Jelikož byla podána námitka, veto dvou poslaneckých klubů projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Hlasování pořadové číslo 45. Přihlášeno 84 poslanců, pro 83, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nevidím. Takže budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty o třicet dnů, protože na padesátidenní zkrácení padlo veto.

Hlasování pořadové číslo 46. Přihlášeno 84 poslanců, pro 67, proti 1. Návrh byl přijat.